Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014 byla vypracována MPO na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva informuje o vývoji vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2014 ve srovnání s předchozím obdobím a rovněž obsahuje souhrnné informace o podporách poskytnutých MSP z národních prostředků a prostředků Evropské unie jednotlivými ministerstvy v loňském roce.

Podniky vidí jako problematické rovněž zvyšující se náklady na ztížený přístup k financování, a to zejména pro nově se rozvíjející firmy.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a konstatuji, že usnesení hospodářského výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 640/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Martin Novotný, informoval vás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, budu stručný.

Tam jsme konstatovali některé negativní trendy související s poklesem.

Po diskusi hospodářský výbor přijal následující usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014.

Děkuji za pozornost. Děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Pan zpravodaj zopakuje tu část, o čem hlasujeme.

Děkuji. O tomto návrhu budeme hlasovat, a to v hlasování číslo 310, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh, kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen a zprávu jsme vzali na vědomí. Končím bod číslo 215.